Jsou to částky, kdy tady máme tisíce nároků, které jsou do tisíce korun. To nelze vypořádávat pozemkově. A opravdu dnes, když se podíváme na strukturu půdy, kterou spravuje Státní pozemkový úřad, tak prostě my máme velká území, dneska nejsme schopni už tyto nároky vypořádat pozemkově.

Takže je tady ještě ponecháno dvouleté přechodné období, kdy bude moci být i to vypořádání majetkové a vyčlenění a předání přímo konkrétního pozemku, a pak bude běžet lhůta, která bude desetiletá, kdy bude možnost už pouze finančního vypořádání a potom definitivně restituční tečka.

Takže si myslím, že ta doba je poměrně dlouhá, je předvídatelná, je konzistentní ten přístup Státního pozemkového úřadu. Děkuji za pozornost. Děkuji panu ministru zemědělství. Ještě faktická poznámka pana poslance Petra Bendla.

Já děkuji panu ministrovi za to, že vystoupil neučinil to, že by vystoupil pouze až v závěrečném slově, abych mohl ještě reagovat na to, co říkal. To, co se zásadně mění, je, že si přímý restituent mohl vybrat, jestli pozemek, anebo finanční prostředky oceněné vyhláškou v roce 1991.